Mám návrh na odhlášení. Já vás odhlásím.

Jenom zopakuji, o čem budeme hlasovat.

Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím žádný návrh. Takže přistoupíme k hlasování.

Tak, prosím. Kontrolní je garanční. Děkuji za slovo.

Další návrh nevidím.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru. Pan poslanec Bartošek, předseda klubu KDUČSL navrhuje ještě přikázat výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Takže nebudeme otálet.

Takže konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání také výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru. Takže tímto končím... Pan poslanec Rais.

Dobře. Budeme tedy hlasovat ještě o dalším návrhu. Takže kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání školskému výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Takže konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání školskému výboru jako dalšímu výboru. Žádný další návrh nevidím, takže končím projednávání tohoto tisku. Přejdeme tedy k dalšímu.